samo troje pa ovaj, ne mogu drukčije vas pozdraviti. Prije nego što počmemo sa radom, htio bih samo vas zamoliti, makar vas ima tako malo, da prenesete kolegama da ćemo u drugim klubovima, u svojim klubovima, itd., da ćemo ono što se zove slobodan govor odnosno izjašnjavanje po klubovima i nezavisnim zastupnicima imati nakon što završimo ove točke koje imamo, a prije glasovanja jer vjerujem da ćemo ovo sve završiti prije glasovanja, značajno prije glasovanja, tako da ovaj, to je najavljeno i jučer, ali eto, nije loše ponoviti još danas da ne bi nitko se osjećao uskraćen, a onda ćemo u 12 sati imati glasovanje, kao što je isto najavljeno. Najprije o amandmanu na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 304, predlagatelj Vlada RH, rasprava je zaključena. Amandman je podnijela zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Molim predstavnicu predlagatelja da se očituje o podnesenom amandmanu, poštovana državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Željka Josić, izvolite. Podnositelj amandmana je zastupnica Anka Mrak-Taritaš. U obrazloženju našeg amandman se ne prihvaća. Naime, prava koja posvojitelji koriste temeljem važećeg Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ostvaruju se prema posebnim uvjetima sukladno zakonom propisanim pretpostavkama, a koji su vezani uz činjenicu posvojenje djeteta te koji su prilagođeni potrebama osoba koja se posvojile dijete. S tim u vezi pravo na posvojiteljski dopust koji zaposleni i samozaposleni posvojitelj koristi, kao i pristupanje roditeljskom dopustu nakon korištenja posvojiteljskog dopusta, ostvaruje se prema specifičnim uvjetima njegovog korištenja te u skladu s početkom korištenja prava koja se veze uz dan pravomoćnosti rješenja o posvojenju, a koje pravo se može koristiti do određene životne dobi djeteta. Predloženo rješenje isto tako nije moguće urediti čl. 12.a predloženog zakona jer imajući u vidu da se predmetna odredba odnosi na pravo zaposlenog i samozaposlenog oca. Nadalje, odredba o pravima posvojitelja čine zasebno poglavlje u okviru ovog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama te ih zbog propisanih uvjeta ostvarivanja prava na posvojiteljski dopust, kao i drugih prava zaposlenih i samozaposlenih posvojitelja, nije moguće urediti na način kako je predloženo. Klub zastupnika Mosta predlaže HS-u donošenje sljedećeg zaključka: Nalaže se Vladi RH da izmijeni čl. 36 Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama na način da posvojitelji mogu koristiti rodiljni dopust i nakon 8. g. života djeteta. Molim predstavnicu predlagatelja da se očituje o predloženom zaključku, ponovo poštovana državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju, Željka Josić, izvolite. Ovakav Zaključak se ne prihvaća. Naime, predlagatelj netočno navodi da prema postojećim zakonskim rješenjima posvojitelji mogu koristiti rodiljni dopust jer je rodiljni dopust pravo koje koristi roditelj djeteta, a ne posvojitelj. Čl. 36 važećeg Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama propisana su prava koja se odnose na zaposlene i samozaposlene posvojitelje i to pravo na posvojiteljski dopust u trajanju od 6 mjeseci za dijete do 18. g. života i pravo na roditeljski dopust do 8. g. života djeteta. Korištenje prava na roditeljski dopust koje posvojitelj koristi do 8. g. života djeteta ne dovodi u neravnopravan položaj posvojitelja u odnosu na biološkog roditelja budući da i roditelj koristi istovjetno pravo do 8. g. života djeteta. Posvojiteljski dopust iz vašećeg zakona ima sličnu namjenu kao i rodiljni dopust, ali se njegovo vremensko trajanje određuje do 18. g. života djeteta, uvažavajući pri tome specifične potrebe posvojenika i posvojitelja nakon posvajanja. S druge strane, roditeljski dopust ima za svrhu podizanje djeteta do određene dobi u skladu s potrebama djeteta za skrb, a posebno imajući u vidu uključivanje djeteta u sustav obrazovanja. Propisivanje mogućnosti posvojitelju na korištenja prava na roditeljski dopust po iskorištenju posvojiteljskog dopusta, uvažava se i temeljni cilj Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, kao i zakonska rješenja prema kojem posvojitelj djeteta koristi prava roditelja. Temeljem postojećeg zakonskog rješenja zaposleni i samozaposleni posvojitelj, izjednačen je s biološkim roditeljem u pravima iz ovog Zakona.

U krajnjoj liniji ako želimo da se promet rastereti sa vozilima s unutarnjim izgaranjem i približi ovim ipak manje štetnim vozilima smatramo da bi trebalo prihvatiti ovaj amandman koji smo naveli, hvala. Amandman br. 2. se ne prihvaća. Naime, ovdje je, ovim amandmanom se ide za proširenje ovlasti JLS kad je u pitanju promet i promet u mirovanju, međutim jedinice lokalne i regionalne samouprave već imaju ovlasti obavljati poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila upravljanja prometom, te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, te smo mišljenja da uz druge dane ovlasti iz čl. 5. ovoga zakona mogu na kvalitetan i učinkovit način uređivati promet na svome području, dakle smatramo da ne postoje sad razlozi za proširenje njihovih ovlasti u ovom trenutku.

Naime, predložena maksimalna brzina osobnih prijevoznih sredstava je 25km/h, a vozači osobnih prijevoznih sredstava dužni su brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste odnosno druge površine kojom se kreće, te vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, kao i gustoći prometa, tako da vozilo može, da se vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti odnosno da može pravodobno postupiti prema prometnom pravilu ili znaku. Na ovaj način odgovornost za sigurno upravljanje ovim vozilima prebačena je na vozača, te nema potrebe brzinu propisivati brojčano, hvala lijepa.

Smatramo da je sve trenutno precizno normirano, kretanje biciklista što bliže desnom rubu ne podrazumijeva upravljanje biciklom ugrožavajući vlastitu sigurnost i sigurnost drugih sudionika u prometu ukoliko se uz sami rub kolnika nalazi određena prepreka, te odredbu nije dakle potrebno dodatno normirati.

5. amandman Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika. Amandman 5. se ne prihvaća zbog tehničkih karakteristika osobnih prijevoznih sredstava, tu je manji promjer kotača, nepostojanje sjedala dakle višeg težišta vozača dok vozi i slabije upravljivosti i samim time povećane opasnosti za vozača bez obzira na površinu kretanja, uvodi se obvezno nošenje zaštitne kacige za sve vozače.

Naime uvođenjem izraza „jahač“, a zbog očuvanja tradicije i kulturne baštine pokladnih i drugih vrsta jahanja koje se prakticiraju u pojedinim dijelovima RH, te jahanja u turističke svrhe pojavila se potreba reguliranja i sudjelovanja jahača koji pojedinačno ili u skupini jašući sudjeluju u prometu na cesti. Ovo što je zastupnik spomenuo jahanje u terapeutske svrhe mlađih osoba, dakle mlađih od 14.g., ne podrazumijeva samostalno jahanje s obzirom da se ono obavlja uz pratnju terapeuta, dakle to je u zdravstvene svrhe i to nije ovo jahanje koje je propisano zakonom, stoga amandman ne prihvaća Vlada RH. 7. amandman Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika. Amandman se ne prihvaća. Predloženim odredbama svi liječnici imaju obvezu upozoriti vozača o privremenoj nesposobnosti upravljanja vozilom i evidentirati upozorenje u medicinskoj dokumentaciji dok je postupanje ljekarnika propisano posebnim propisima stoga smatramo da ta obaveza treba biti na liječnicima, a ne ljekarnicima. Mislim i da je sad i taj suvišan amandman naš zbog ove intervencije vlade koju je učinila sa svojim amandmanima, pa ga povlačim. Dakle, on se ne prihvaća jer je Vlada RH će podnijeti vlastite amandmane odnosno konkretno amandman i na ovaj članak zakona kojim će ta pitanja urediti sukladno dogovoru MUP-a, Ministarstva zdravstva, Hrvatske liječnike komore i koordinacije liječnika obiteljske medicine koji su na zajedničkom sastanku dogovorili najbolje rješenje za ovo pitanje i stoga se ovaj amandman ne prihvaća. I samo ću kratko reći, da vi jeste podnijeli svoj amandman i sva sreća da jeste i da ste napokon poslušali ono što smo vam mi iz oporbe govorili i sve liječničke odnosno udruge pacijenata. Ali moram reći da ovo što smo mi podnijeli je praktički isto ono što ste vi unijeli u svoje, tako da ste naše de facto prihvatili ali ne znam iz eto valjda iz inata jer je to oporbeno pa ste rekli eto da ne prihvaćate. Tako da točno to što smo tražili tu u dokumentaciji pa iza toga točka, točno to ste vi napisali u svome, ali kažem sva sreća da jeste i da ste se urazumili i da nećete raditi štetu na što smo vas cijelo vrijeme upozoravali. 9. amandman Kluba zastupnika MOST-a.

Nema zastupnice Selak Raspudić, pa ćemo o ovom amandmanu morati glasovati.

12. amandman zastupnika Darka Klasića. I ovaj amandman se odnosi dakle na isti članak, vlada ga ne prihvaća, a sa istim obrazloženjem jer podnosi svoj amandman na Članak 37. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

Inzistirat ću na glasanje o ovom amandmanu iz istog razloga koji je iznijela i kolegica Marić, ne znam stvarno gdje su nestala ona dobra stara vremena kad ste prihvaćali amandmane u izmijenjenom obliku. Drago mi je da je zbog i žurne rasprave i glasne rasprave u saboru vlada odlučila podnijeti svoje amandmane, ali nema opravdanja da zapravo ne prihvatite naše amandmane barem znači u izmijenjenom obliku zato ću tražit da se o amandmanu glasa. 14. amandman se ne prihvaća. Navedeni prijedlozi su već razrađeni u konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti cestovnog prometa i to amandman, u amandmanu 1. na Članak 37. za liječnike, a u amandmanu 3. na Članak 50. na, za vozače stoga se ne prihvaća ovaj amandman. 15. amandman zastupnice Ružice Vukovac. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga jer vlada sa svojim amandmanom rješava ovu materiju. 16. amandman zastupnika Davora Dretara. Amandman se ne prihvaća jer Vlada RH podnosi svoj amandman kojim uređuje ovo pitanje sukladno dogovoru između vlade i liječnika.

Ovaj amandman se ne prihvaća s obrazloženjem istim kao i za prethodne članke. 19. amandman Kluba zastupnika MOST-a. Ovaj amandman se također ne prihvaća budući da se vozač samostalno odlučuje u ovom prijedlogu Kluba zastupnika MOST-a na obavljanje zdravstvenog pregleda zbog izrečene i privremene nesposobnosti za upravljanjem vozilom. Onda on naknadu za zdravstveni pregled plaća sam, dakle plaća je vozač, a ne policijska uprava odnosno postaja stoga se amandman ne prihvaća. Nikog iz Kluba zastupnika MOST-a nema pa ćemo morati glasovati o tome. 20. amandman zastupnice Marije Selak Raspudić. Pošto je to istovjetan amandman on se također ne prihvaća sa obrazloženjem koje sam dao za 19, amandman broj 19. On se također i ovaj amandman se dakle 21. ne prihvaća sa istim obrazloženjem kao za prethodna dva amandmana 19. i 20. Nažalost nisam zadovoljna s time jer smatram da je, da troškove, dakle ako se utvrdi da vozač je sposoban za vožnju treba snositi MUP i tražim da se o amandmanu glasa. 22. amandman, Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika. Ovaj amandman se ne prihvaća u ovome obliku jer će ova problematika biti uređena izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače koje će ministar zdravstva biti obvezan donijeti u roku od godine dana, evo, dana od stupanja na snagu ovoga Zakona. Ovo pitanje Vlada predlaže regulirati jednim od svojih amandmana, dakle u biti isto, .../nerazumljivo/... regulira se isto pitanje pa ne može prihvatiti onda ovaj amandman u ovome obliku. Prihvaćam u potpunosti vaše obrazloženje i povlačim amandman. 23. amandman zastupnika Darka Klasića. Ovaj amandman koji je u naravni isto se odnosi na istu problematiku kao i prethodni amandman, stoga ga Vlada ne prihvaća, dakle sa obrazloženjem koje sam dao za prethodni amandman. Mislim da ovaj amandman bi učinio Zakon životnijim i brže provedivim jer se stavljaju nekakvi zakonski okviri pa tražim da se taj amandman stavi na glasanje u HS. Ni ovaj amandman se ne prihvaća, međutim, ovo pitanje Vlada regulira svojim amandmanom, ovaj amandman nije mogla prihvatiti jer zbog drugih amandmana mijenja se nomotehnički pozivanje na određene članke, dakle on se supstancijalno će se ta materija prihvatiti, ali ovakav amandman Odbora za zakonodavstvo ne možemo prihvatiti. Obzirom na ovakvo obrazloženje i obzirom da ste svojim amandmanom obuhvatili i ovo što smo predložili, povlačimo amandman. Sada ćemo reći da je Klub zastupnika socijaldemokrata predložio sljedeći Zaključak: 1. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, P.Z.E. br. 214 upućuje se u treće čitanje.; 2. Zadužuje se predlagatelj da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišljenja iznesene u raspravi radi izrade konačnog prijedloga zakona. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o predloženom Zaključku. Zaključak se ne prihvaća, zaključak Kluba zastupnika socijaldemokrata jer Vlada podnosi vlastite amandmane, smatramo da smo s tim amandmanima obuhvatili sve dotadašnje prijepore, riješili sva sporna pitanja, a zbog niza važnih pitanja koja ovaj cjelokupni zakon sa svojih 50-ak članaka regulira, smatramo da je potrebno da on što prije stupi na snagu, stoga se Zaključak kako je dan, ovdje ne može prihvatiti i Vlada ga ne prihvaća. Pa niste riješili baš sve probleme svojim amandmanima, ali većinu jeste i glavninu jeste. Dakle, slažem se s vama da je bitno da se zakon o romobilima donese što žurnije, pred nama je turistička sezona i razdoblje kada će se sasvim sigurno puno upotrebljavati i zbog toga povlačim prijedlog za trećim čitanjem.

i kada je u pitanju kvorum odlučivanja. O tome se i gospodin Vrkljan posebno izjasnio kao jedan od predlagatelja i htio ta se to naglasi kad je u pitanju kvorum odlučivanja. On također misli da je visok, dakle u dijelu koji se odnosi na kvorum odlučivanja i u dijelu koji se odnosi na teme koje bi mogle biti propitkivane na samom referendumu. Mi smo dakle otvoreni, ali ćemo čitavu tu raspravu provesti kroz Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav [[Upadica: Hvala.]] U tom smislu ovakav zaključak ne možemo prihvatiti. Da bude nedvosmisleno jasno, ovaj zaključak i njegov temeljni smjer suprotan je intenciji predlagatelja odnosno onome načinu na koji se želi urediti referendumsko pitanje u RH. Mi vas ovdje nismo pitali jeste li vi čuli te prijedloge jer smo mi ih jasno iznijeli i u Hrvatskom saboru i u javnosti. Mi vas ovim zaključkom pitamo da se obvežete na njih odnosno da ih prihvatite. A koja je razlika između našeg prijedloga koji ide prema olakšavanju referendumskih inicijativa i ovoga što vi nudite kroz vaše izmjene zakona. Prije svega, vjerojatno se zato i ne želite obvezati jer se bojite građana RH i bojite referenduma kao takvoga zbog čega i idete u ove zakonske izmjene. Mi želimo sukladno preporukama Venecijanske komisije da se na referendumu građani izjasne o uređenju referendumskog pitanja. To je njihovo temeljno pravo i oni imaju pravo o tome odlučiti. A drugo što mi želimo i na čemu inzistiramo naravno da se ukine kvorum, ne da se on smanji, nego da se on ukine jer ga za načelna pitanja ovakve naravi ne preporuča niti Venecijanska komisija. Kvorum koji ste vi predložili samo je smokvin list i to hrvatska javnost treba znati, o kojem će se moći pregovarati 5% gore dolje, ali koji nije ključni problem vašeg prijedloga, niti jedini problem vašeg ograničavanja u praksi referendumskih inicijativa koje nije samo ograničavanje nego je de facto ukidanje. Ključni problem je svevlast ustavnog suda koju vi omogućavate vašim zakonskim prijedlogom koji će moć intervenirat prije inicijative, za vrijeme i nakon inicijative, dakle vi ne uređujete referendumsko pitanja u RH, vi ga uništavate, a činjenicu da nećete prihvatiti ovaj zaključak to i potvrđujete.

dan još jednom, kao što smo se dogovorili idemo na iznošenje stajališta u ime kluba zastupnika i nezavisnih zastupnika i prva će u ime Kluba zastupnika MOST-a govorit poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Izvolite.

U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Davor Dretar. Poštovanje poštovani gospodine predsjedavajući. Kolegice i kolege, hrvatska javnosti, evo prije godišnjeg odmora jedan završni pregled tjedna. U ponedjeljak još nam je svježe bilo uhićenja bivšeg ministra pa čak i potpredsjednika vlade. Ništa novo pod kapom nebeskom rekli bi, no ipak uz dodatak koji je privukao pozornost. Cijela obitelj poduzetnog vinara svojski se potrudila pomoći pa su prikupili ni manje ni više nego milijun kuna te ih posudili, a on ponudio kao jamstvo za gotovo 3 milijuna kuna iz europskog novčanika. Kada su ih ljubopitljivi i radoznali istražitelji pitali od kuda im toliki novac, nisu mogli objasniti porijeklo istoga. Tvrdili su da je taj nesretni milijunčić spavao u nabreklim čarapama i bucmastim madracima obiteljskih im kuća. Znači dragi građani možda ovaj mirakul i ovo čudo nije obasjalo samo ovu obitelj skromnih štediša. Na brzinu provjerite vaše donje rublje, pretresite poplune, madrace i jorgan planine nikad ne znate gdje vas čeka sreća. Promjene Ustava i Zakona o Ustavnom sudu ovdje su u saboru donijele zanimljive rasprave i iznenađujuće vijesti. Novonastala politička stranka na ljevici odlučila je da joj prvi potez bude podrška inicijativi HDZ-a. Moramo priznati iznimno originalan način izlaska na političku scenu. Ima li tu plana da se dogovorom u Ustav ubaci i priča o medicinskom prekidu trudnoće, ne znam niti želim procjenjivati, ali koliko vidimo obrazloženje predsjednika Hrvatskog sabora na to vladajući trenutno nisu spremni. Srijeda je osvanula sa najavama o novoj aktivnosti europskih tužitelja u Varaždinu. Na stolu je zamračenje iznosa od čak 262 milijuna kuna za pročistač otpadnih voda. U uhićenom trojcu imamo pripadnike nekoliko političkih opcija. To samo znači da se u mutnoj vodi hrvatske politike dobro snalaze i oni koji su bili na vlasti i oni koji trenutno jesu. A za Ured europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj s punim opravdanjem tražim nadimak pravi pročistač. Jučer smo ovdje pozvali ministra vanjskih poslova da nam objasni zašto ne bi trebao biti smijenjen. Rad sabora na točkama vezanim uz ulazak Švedske i Finske u NATO odmah je obustavljen i prešlo se na ugodni razgovor o problemima hrvatske vanjske politike. No, ubrzo se pokazalo da ustvari problema nema kao što nema naravno niti sistemske korupcije, pogodovanja, namještanih natječaja i nepotizma u svakom dijelu hrvatskog društva. Još samo neodgovorna oporba maltretira ministra koji nam je objasnio da je moga biti u Nizozemskoj i Rumunjskoj umjesto da se ovdje bavi nekim političkim amaterima koji ga žele smijeniti. Vrlo je neugodno zazvučala njegova tvrdnja imam spisak svih koji su potpisali inicijativu za moju smjenu, brrrr. Premijer je natuknuo da bi ispaljivači drona mogli biti kamaradi jedne saborske zastupnice. Pa pitam sve vas, je li to crtanje mete na čelu? Je li to radikaliziranje javnosti, pojam koji je recimo, premijer bez problema koristio govoreći o članovima Domovinskog pokreta, jer ako nije, onda ne znam što je. Dozvolite da na čas izađem iz politike, zahvalim skupini ljudi kojima se svi moramo pokloniti. Premda im država nije osigurala adekvatne uvjete za rad, sustav održavanja protupožarnih aviona je u potpunom raspadu, požari na hrvatskoj obali ipak su zaustavljeni, lokalizirani ili potpuno ugašeni zahvaljujući nadljudskom trudu samo jedne skupine, hrvatskih vatrogasaca. Svakome od njih pojedinačno zahvaljujem u ime svih građana Hrvatske, svakome od njih, profesionalnom ili dobrovoljnom vatrogascu i njihovim kolegicama izražavam iskreno divljenje i od srca im želim siguran rad i što manje posla. Za kraj, sretno vam bilo ljeto. Nadam se da eto, u ovome trenutku kada nastupa dvomjesečna anestezija hrvatskog parlamenta, vi imate slađe brige. Nadam se da su vam djeca završila razrede sa prosjekom 5,0, da su svi upisali škole i fakultete koje su htjeli, da ih čeka siguran i dobro plaćen posao u Hrvatskoj, da će na tome poslu napredovati zbog sposobnosti, a ne zbog posjedovanja stranačke iskaznice, da će nam se rađati više djece, a u inozemstvo odlaziti manje mladih. Da će glavni grad prestati biti kantograd, da će željeznice voziti brže od bicikla mog susjeda Martina i za kraj, da će Hajduk postati prvak.

zbog loše hidrološke situacije, dakle kiša nije bilo, vidite i sami koji je problem, povezat ću to i sa električnom energijom, dakle vrlo malo sad koristimo hidropotencijale jer nije bilo kiše i što vam to onda govori ako ste iole normalni? To vam govori da ćete imati povećani rizik od požara u maritimnom području. A čime se bavi Banožić? Gleda kako da razvlasti predsjednika države. Pa zar je to prioritet? Ili se nastavlja, da tako kažemo, sukob između koga, jer Banožić ne odlučuje o tome sam, odlučuje drugo Petlovo Brdo, Andrej Plenković, dakle on umjesto da se bavi ključnom politikom, a to je kako osigurati materijalne, tehničke i ljudske uvjete za sezonu obrane od požara, on se bavi glupostima, znači kako da ga lagano metne, kome? Milanoviću?

Opet je pitanje da li su oni adekvatno plaćeni, osobito ovi koji s kontinenta dolaze na, reći ću, sezonu, pod navodnicima, da me nitko krivo ne shvati, na Jadran, koliko ti ljudi uopće dobivaju? I znate li, znate što se događa? Da za taj iznos, a neću reći koliko je javno, oko 4 tisuće kuna, nešto više, da za taj iznos vi ne možete čak naći ni DVD-ovce više iz kontinenta koji odlaze na Jadran znate zašto? Zato jer si nađu u ljetnim mjesecima bolju nadnicu ili bolju plaću ili bolji osobni dohodak i onda vam je sustav takav i onda se čudimo i samo zahvaljujući pukoj sreći ili višoj sili, dakle nemamo ljudskih žrtava, ali tko kalkulira materijalne štete? Koliko će to zapravo unazaditi taj cijeli kraj? Zbog čega? Zbog neučinkovitosti, neorganiziranosti i nesposobnosti ministra. Sramota.

Evo, dobili smo odgovor konačno od Vlade za naš prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu. Znači Radnička fronta je ispred inicijative za radnički ZOR predala opsežan prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu, čak 50 amandmana, na što smo sada dobili odgovor, podnijeli smo te prijedloge 3. lipnja. Ministarstvo je vrlo površno i čak omalovažavajuće površno odgovorilo, naravno, negativno je li na naš prijedlog. Prijedlog je sastavio jedan cijeli tim znači nezavisnih sindikata, borbenih manjih sindikata, udruga i stranaka koje se interesiraju za radnička pitanja. Okosnica tog našeg prijedloga je bilo, recimo, znači skraćivanje roka za ugovor na određene vrijeme na samo jednu godinu, zabrana noćnog rada trudnicama, skraćivanje radnog tjedna sa 40 na 35 sati i niz drugih promjena koje bi bile prema zaštiti rada, ali i prema poticanju gospodarstva. U ovom potpuno omalovažavajućeg odgovoru, dobili smo lažne optužbe da smo protiv gospodarstva i privrednog razvoja Hrvatske, dobili smo nemušta opravdanja da Ministarstvo zapravo uopće ne izrađuje trenutno nikakve prijedloge koji bi išli u korist rada. Zbog čega? Zato što su u cajtnotu znači zbog dvije direktive koje moraju implementirati, zbog koje su sada krenuli sa nekakvim nužnim izmjenama tog ZOR-a, a tek će se kasnije dogovarati o nekim ozbiljnijim promjenama i dobili smo obrazloženje da se zapravo nemamo što pačati u ovaj proces jer su oni sve odgovorili sa svojim socijalnim partnerima. Ja pozivam zato socijalne partnere s kojima oni razgovaraju da dobro pregledaju naš prijedlog i da se uključe u ovu raspravu koja je radnička. Mnogi sindikati koji razgovaraju o tim pregovorima trebali bi razmisliti o onome što je činjenica da recimo, u Velikoj Britaniji, laburisti surađuju sa sindikatima i da kod nas postoji taj zazor sindikalnih predstavnika da surađuju sa parlamentarnim strankama, ali to je potpuno pogrešno, dakle ja ih upozoravam da se informiraju i da pročitaju naš zahtjev i da u tim tripartitnim dogovorima te argumente uključe. Opet i ponovo, znači u svom odgovoru Vlada se hvata na ono što im je najlakše, a to je kritizirati Zakon o radu iz 2014. koji je SDP-ov i odgovara da su oni nevjerovatne bolje pokazatelje sada donijeli. Pa sa porastom znači zaposlenosti i padom nezaposlenosti, to je klasična manipulirajuća argumentacija koja u potpunosti negira činjenicu da je ta Vlada bila u razdoblju recesije, da je ova Vlada u razdoblju blage konjunkture, pogotovo prije korone i da ti podaci nemaju apsolutno nikakve veze sa ovom Vladom, kažem, da je bila umjetna inteligencija na čelu Vlade vjerojatno bi bolji bili pokazatelji, a i ti pokazatelji su užasno loši u odnosu na druge zemlje s kojima smo usporedivi i po visini plaće i po visini, stopi zaposlenosti koju imamo jednu od najnižih u Europi i po svim drugim pokazateljima, da ne govorim o minimalnoj plaći koja je kriminalno niska. Ovdje ponavljaju ono što su ponovili i u samom nacrtu znači e-Savjetovanja koje je prethodilo izradi ovog ZOR-a koje ćemo, kojeg sad prije par dana smo imali svi prilike dobiti, koje će naša inicijativa za radnički ZOR detaljno analizirati i izaći sa svojim odgovorom, znači na taj prijedlog koji je tek postavljen u e-Savjetovanje, prije mislim 2 dana, ali opet se ponavljaju isti argumenti i ovdje u našem, u odgovoru nama da im je cilj, znači što je cilj Vladine politike radničke, poticanje poduzetništva, to na prvom mjestu, pazite, ne zaštita rada i radnika nego poticanje poduzetništva, onda pravednije, ajde, radni uvjeti, nekako moraju to reći, ali pazite šta je treća stvar, demokratska revitalizacija. Pa o tome ćemo posebno posvetiti pažnju s obzirom da su baš u tom segmentu kriminalne prijedloge dali.

pozivaju kao nešto najbolje i najsvetije kao dobar temelj i preporuka za budućnost. Nevjerojatno je koliko je to skaredno, ali bar je iskreno. Hrvatska pravoslavna crkva u prošlosti postojala samo za vrijeme NDH i nije nastala voljom pravoslavnog stanovništva već voljom ustaškog režima. Možemo zaključiti da se radi o provokaciji bez ikakvog iskrenog vjerskog utemeljenja. Neprijateljski uperene ne samo prema srpskoj pravoslavnoj crkvi ili prema srpskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj, već i prema RH. Namjere i zahtjevi za obnovom te crkve danas su protivni Ustavu RH, važećim pozitivnim propisima te vrijednostima moderne Europe i EU kao zajednice.

Poštovani zastupnik Milošević Hrvatsku pravoslavnu crkvu nazvao je nepostojećom, zbog toga sam digao povredu Poslovnika.

Ovaj, iznošenje točnih ili netočnih navoda nije povreda Poslovnika, a ja ne mogu i ne smijem procjenjivati da li netko govori točno ili netočno. Kad bi to bilo uloga predsjedavajućega, bojim se da bi tu svašta bilo.

Hvala vam lijepo. To je dobro.

32 zastupnika kamenovati, nitko ga neće kamenovati, samo smatramo da nije dorastao funkciji ministra europskih i vanjskih poslova. ima li još zainteresiranih? I dajem na glasovanje Odluku za iskazivanje nepovjerenja Gordanu Grliću Radmanu, ministru vanjskih i europskih poslova u Vladi RH.

institucije. Pitanje regionalnog ustroja Hrvatske, pitanje reforme pravosuđa. Ništa se to neće moći obaviti ukoliko ne krenemo ozbiljno razgovarati o tome i uključimo u to i široku stručnu i znanstvenu javnost. I na kraju kolega Beljak, izvolite. Hvala lijepa. U ime kluba HSS-a i Radničke fronte tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bismo se dodatno konzultirali i kako bismo upozorili kolege iz MOST-a, posebno kolegu Grmoju da nas ne trpa baš sve sa lijeve opozicije u isti koš. Mi ćemo naime glasati protiv ovog prijedloga. Mi nismo nikad niti ćemo sudjelovati u bilo kakvim trgovinama kao što to rade neki drugi i s lijeva i s desna, niti nam to ne pada na pamet. Pa bih molio korektnosti radi da se upozori na to da nije sa druge strane, sa lijeve strane sabornice sve jednako i da nisu svi isti. Dakle u trgovinama HSS neće. To je sve trgovina između zna se jako dobro koga. Imamo ipak još jedan zahtjev za stankom kolegica Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Ustav je temeljni akt bilo koje države, pa tako i naše. Dopustite mi da još jedanput nas sve zajedno podsjetim da smo mi u ovom Visokom domu kao što je danas prisegao i novi ministar prisegli sljedeće „Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni predak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak RH.“ Prisegli smo da ćemo poštivat ustav i bilo bi jako dobro da u svakodnevnom radu to i činimo. Naime, točka 17. danas koja će biti na glasanju je jedan prijedlog gdje mi idemo sa zahtjevom prema Vladi RH da poštuje ustav, da poštuje zakon i da ga provodi i da svim ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u RH da se steknu uvjeti da sve žene imaju bez obzira gdje žive jednako pravo na pobačaj. To nije prijedlog ni o pobačaju, nije prijedlog ni o prizivu savjesti to je prijedlog, zamislite parlament, zamislite državu gdje mi moramo ići sa prijedlogom da vlada i ministar radi svoj posao. Naime, premijer Plenković vam je poručio vi koji ćete glasati protiv tog prijedloga nemojte poštivat ustav, nemojte poštivat zakon nešto što će ući u anale je današnje glasanje na točci 17., ta točka kaže radite svoj posao i poštivajte ustav. Pa ne trebaju nama izmjene ako ga u svakodnevnom radu naša vlada, naši ministri ne poštivaju. Hvala lijepa. Tražim stanku u ime kluba IDS-a od 10 minuta ne da se konzultiramo nego da pojasnimo dvije, tri stvari. Dakle, u pregovorima sa vladajućom koalicijom željeli smo poslat poruku da želimo razgovarati i da treba razgovarati, ustav je temeljni pravni akt svih građanki i građana RH i on njegove promjene traže konsenzus. Za konsenzus je uvijek potreban i mali kompromis i razgovor i zato nismo svi, ali ja jesam potpisao jer sam želio poslat tu poruku. Moj potpis sigurno nije bio potreban, vladajući ima dovoljno i 76, ali trebali su i vladajući shvatit tu poruku, mislim da nisu jer da jesu bi bili uvrstili i prijedlog oporbe u raspravu. Ništa vas to ne bi koštalo mogli smo taj dan nekoliko sati više raspravljat o pravu žena na pobačaj, neko bi to sadržajem, neko bi možda populizmom, ali to je svako pravo izbora svakog i to je legitimno i bilo bi se raspravljalo o svemu, mislim da bi to bilo puno korektnije. Tad bi poslali poruku da uvažavate i naša razmišljanja. Zbog toga danas nećemo biti protiv, ali nećemo glasati ni za jer želimo ponovno poslat poruku, danas ćemo biti suzdržani.

Tražim stanku u ime kluba Za pravednu Hrvatsku u trajanju od 10 minuta da bi možda skrenuo pozornost na činjenicu da sam svoju političku karijeru prije nekih dvije godine započeo ustvari traženjem većih ovlasti onima koji nas ovdje šalju, dakle hrvatskim glasačima, hrvatskom narodu i referendum je bilo jedno od tih pitanja. Potaknut ustvari diskusijom kolege Vidovića ja jesam za to da se ozbiljno prema tome odredimo, ali ozbiljno određivanje prema ustavu znači da ne možemo partikularno ovako na vrat na nos, gotovo zadnji dan zasjedanja HS-a unositi ovu točku dnevnoga reda i na neki način provlačit je ispod radara. Ono što će se dogodi ako se dogodi promjena ustava kako je želi vladajući je to da se ustvari ljudima onemogući pristup referendumu i da se taj cenzus podigne da se daje ustavnom sudu ovlasti, a znamo i sami kakav je taj ustavni sud, da donosi odluke ranije i da nakon toga svega pa čak i ako se i održi referendum sabor može osporiti te odluke. To nije ozbiljan način i to je ono što hrvatskom narodu i Hrvatskoj državi treba. Nama trebaju ozbiljne promjene, nama trebaju promjene izbornoga zakona prije svega i nadasve da bi ona na neki način bili ovdje vjerodostojni. Sve druge, bez obzira koliko se vi pravdali i prali je ništa drugo nego čista trgovina kao što je bila i trgovina kada su bile zadnje izmjene odnosno predzadnje izmjene ustava i kada ste ukinuli dijaspori jednim jednostavnim potezom pet predstavnika i kada te hrvatski ustav krenuli tako da referendum može biti napravljen tako da izađe mali broj ljudi, jedna osoba glasa za i da referendum prođe. Zbog toga neka svako glasuje po svojoj savjesti, osobno ću također biti suzdržan jer se nadam da može biti bolje. Dobro, i imamo još jedan novi zahtjev kolega Grbin izvolite. Kolegice i kolege. 2009. na 2010. kada se pristupilo promjenama ustava također smo imali dva prijedloga, jedan kojeg su uputili vladajući, drugi kojeg je uputila opozicija. Koja je bila razlika između onda i Razlika je bila u tome što su tada vladajući, iako isto iz HDZ-a znali da kada se radi o promjeni ustava onda je minimum minimuma demokratskog funkcioniranja da se barem rasprave oba prijedloga. Ako oko nečega želimo postići suglasnost onda to treba pokazati i djelima, a ne samo riječima. Ako želimo da nešto što je hrvatskom društvu potrebno, a urediti način kako će se odlučivati na referendumu doista i jest potrebno onda trebamo biti spremni razgovarati, saslušati sve argumente pa i načinom kako donosimo neke odluke to pokazati. Vladajuća većina to ovaj tjedan nije učinila, niti je u srijedu dopustila da se u saboru razgovara o oba prijedloga za promjenu ustava, niti je prihvatila amandman kojeg smo mi iz kluba SDP-a uputili da se Odboru za ustav ne vežu ruke i da mu se omogući da u razdoblju koje će biti pred nama uzme u obzir sve ono što se predlaže pa onda da pokušamo postići suglasje koje nam je potrebno jer je iako je je doista nužno urediti dio Ustava koji se odnosi na referendumsko odlučivanje, imamo i druge stvari koje su nam potrebne. Jedna koja je nama u SDP-u doista bitna, najbitnija je zaštiti pravo žene na izbor. Ali imamo i pitanje javnosti rada Ustavnog suda koje je stvorilo određene probleme i negativnu sliku o njemu. Zato vas pozivam, sada ćemo glasati o amandmanima koje smo uputili.

Zahvaljujem g. predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika HDZ-a kako bismo još jednom pozvali sve zastupnike u Saboru da podrže prijedlog izmjena Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. Naime, predložene izmjene Ustava i ustavnog zakona su na tragu rasprava i prijedloga opće i stručne javnosti u Hrvatskoj često puta i na tragu prijedloga oporbenih stranaka, prije svega SDP-a koji je o tome već nekoliko puta govorio i tijekom 5, 6 posljednjih godina je sa Klubom zastupnika HDZ-a u tom smislu i gotovo postignut konsenzus oko predloženih izmjena. Predlažući izmjene, u razgovoru sa oporbenim strankama jasno smo rekli da smo spremni na razgovore i kad je u pitanju smanjenje kvoruma odlučivanja i kad je u pitanju definiranja tema koje bi mogle biti provedene kroz predreferendumsku ocjenu ustavnosti i to smo jasno komunicirali, ali smo isto tako rekli da nećemo ulaziti u drugačije promjene Ustava jer ove promjene koje smo predložili nisu partikularni stranački interes HDZ-a, one su neodgodiva društvena potreba, a ta neodgodiva društvena potreba proizlazi iz činjenica da imamo iskustvo iz nekoliko provedenih referendumskih inicijativa koje su pokazale da je postojeći referendumski okviru u Hrvatskoj podnormiran, manjkav, loš i nedorečen, i odgovornost je zastupnika u HS-u, neovisno dolazili oni sa lijevog ili desnog političkog spektra, da taj referendumski okvir uredi. U tom smislu rekao sam, mi se dati ucjenjivati nećemo, ne radi se o našem partikularnom interesu, ukoliko oporba to ne želi, mi ćemo povući te izmjene i usvojit ćemo Zakon o referendumu u drugoj čitanju kao što je predložen u prvom. U tom smislu tražimo danas podršku oko ovih izmjena [[Upadica: Hvala vam.]] Ustava i ustavnog zakona. Stanka je odobrena i vama. Nastavit ćemo sukladno čl. 293.b., a imamo i dvije povrede Poslovnika. Izvolite. Dirljivo je slušati ovaj sirenski zov prema ostatku oporbe onih koji su ukrali nekoliko referenduma, [[Upadica: Što je povrijeđeno?]] Povrijeđen je čl. 238, [[Upadica: Što?]] Povrijeđen je članak dakle gdje kolega Bačić poziva oporbu da ako ne podrže HDZ da su odgovorni za nešto.

Kolega, dobivate opomenu, naravno. Kolega Bulj, izvolite. Kolega Bačić je povrijedio čl. 238 gdje omalovažava saborske zastupnike. On omalovažava i narod jer je ovo antinarodni prijedlog o referendumu, o pravu ljudi da svojim glasom odlučuju.

to nije bila povreda Poslovnika.

Dakle omalovažavanje zastupnika, 238.

Znadete isto tako da ste zavrijedili opomenu. Tijekom izjašnjavanja o amandmanima predlagatelj nije prihvatio prijedlog SDP-a i sada ćemo o njemu glasovati. Molim glasujmo. Dakle o amandmanu Kluba zastupnika SDP-a.

Glasovalo je 100 zastupnica i zastupnika, 25 za, 70, dakle amandman nije dobio potreban broj glasova. Poslovnika HS-a određuje da je za donošenje ove odluke potrebna natpolovična većina svih zastupnika, dakle 76. Dajem na glasovanje Prijedlog Odluke o pristupanju promjeni Ustava RH. Molim glasujmo.

Glasovalo je 110 zastupnica i zastupnika, 80 je bilo za, 11 suzdržanih i 19 je bilo protiv te je na taj način donesena Odluka o pristupanju promjeni Ustava RH.

zdravstvo, a struka nije ni bila uključena u izradu ovih zakonskih prijedloga. Radi se o tome da bi liječnici kod svake privremene promjene zdravstvenog stanja pacijenta u trajanju do šest mjeseci morali ne samo upozoriti pacijenta da ne smije voziti već isto odmah prijavljivati u CEZIH čime bi bio obaviješten i MUP, a pacijent bi privremeno izgubio vozačku dozvolu. Ukoliko pacijenta ne prijave liječnici podliježu mogućoj prekršajnoj i kaznenoj odgovornosti. Predloženim izmjenama Zakona o sigurnosti na cestama ne bi se riješila sigurnost prometa na cestama, a napravila bi se nemjerljiva šteta zdravstvu i zdravlju naših građana. Najveći uzrok nesreća na cestama su prevelika brzina, mobitel i alkohol i na tome trebate poraditi dakle na prevenciji. Naravno da je potrebno upozoriti pacijenta na njegovo zdravstveno stanje i lijekove koje uzima, zapisati u njegov zdravstveni karton dakle u dokumentaciju, upoznati ga s njegovom odgovornošću i to smo napisali u svom amandmanu kluba SDP-a. Naša dužnost nije cinkanje pacijenata već stručno upozorenje pacijentu uz koje lijekove i stanja mora izbjegavati vožnju, a pacijent bi se toga trebao pridržavati prvenstveno radi svoje, ali i tuđe sigurnosti i ne smije se zbog tuđih grešaka kažnjavati liječnike.

Stoga ako se izglasuju ovi amandmani vlade mi ćemo povući svoj amandman kluba SDP-a pod brojem 8 budući da je ono što predlažemo amandmanom suštinski obuhvaćeno u amandmanu Vlade RH. Napominjem da mora postojati jasno definirani pravilnik kojim se definira popis bolesti, stanja, doza i trajanja lijekova kojeg još nema, pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače koji bi to definirao donijet će se najkasnije za 12 mjeseci i nadamo da će se tu zaista poslušati struka. Drugi klub zastupnika je HSLS i Reformisti poštovani kolega Klasić. Izvolite. Hvala lijepo. Nadam se da će nakon usvajanja predloženog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama svakako dovesti do smanjenja gotovo svakodnevnih crnih statistika na hrvatskim cestama kao i povećanje opće sigurnosti u prometu. Ovim amandmanima Vlada RH napravila je veliki iskorak prema boljoj regulaciji uloge zdravstvenih radnika u primjeni zakona koje su bile i razlog mojih dvojbi o tome je li pitanje u predloženom zakonu najbolje riješeno. Zbog toga sam i uložio određene amandmane kako bi se kvalitetnije riješili pojedina otvorena pitanja. Konkretno dio zakona kojim se uređuju utvrđivanje privremene nesposobnosti vozača s obzirom na to da se ovim prijedlogom zakona odgovornost za upravljanje vozila za vrijeme trajanja zdravstvene nesposobnosti u potpunosti prebacilo na liječnike umjesto isključivo na same vozače, kao što je to slučaj u vožnjom alkoholiziranom stanju. Iznimno mi je drago da je vlada postigla suglasje sa medicinskom strukom odnosno Liječničkom komorom i udrugama oko uloge liječnika u kontekstu ovog zakona. Dijalog nema alternativu i još jednom se pokazalo da se kroz konstruktivan dijalog može doći do rješenja. Nadam se da će donošenjem pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata to biti .../nerazumljivo/... decidirano regulirano kako bi se izbjeglo bilo kakve dvojbe i nejasnoće u vezi s primjenom ovog Zakona. Također smatram da bi se zdravstveno stanje osoba koje upravljaju motornim vozilima učinkovitije pratilo u svrhu prevencije i uvođenjem obaveznih zdravstvenih pregleda svakih možda 10 godina jer sigurno je da zdravstveno stanje nije isto u 18-godišnjaka prilikom pregleda za dobivanje vozačke dozvole i u 60-godišnjaka i više godina, a da ne pričamo o tome da neki u međuvremenu možda postanu ovisni o supstancama koje mogu utjecati na sigurnost upravljanja vozilima, kao što je i velika vjerojatnost da će možda doći do drugih znatno poremećaja zdravstvenog stanja vozača, što je bitan faktor sigurnosti upravljanja motornim vozilima. Problem postojećeg zakonodavstvo o sigurnosti prometa na cestama nije bilo samo manjkava regulativa, nego često i njegovo nedosljedno primjena te se nadam da će se promijeniti nakon donošenja predloženih izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama odnosno da će se on revno i konzistentno primjenjivati.

U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Davor Dretar, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege. Da prevedem jednu staru englesku izreku, ako izgleda kao patka, ako hoda kao patka, ako se glasa kao patka, onda je to najvjerojatnije patka. Ovi amandmani o kojima ovdje raspravljamo su jedna čudesna patka zato što, barem po mojoj procjeni, skreću odgovornost sa liječničkog, da ne kažem, lobija, reći ću korpusa u Hrvatskoj koji se uplašio osiguravajućeg korpusa u Hrvatskoj. I tko će na kraju dobiti po lampi? Hrvatski vozači i hrvatske vozačice. Jer ovako kako ja vidim ove amandmane, dozvolite da iz njih izvučem ono što sam podcrtao. Ako se na zdravstvenom pregledu ili što je jako bitno, u tijeku liječenja izuzetno širok obuhvat, u skladu sa pravilnikom kojeg još niti znamo kako izgleda niti kako će izgledati, utvrdi zdravstveno stanje radi kojeg vozač više nije sposoban sigurno upravljati vozilom, ne možemo znati koje je to stanje jer ono piše u pravilniku. Mi o pravilniku pojma nemamo. E sad, ako to bude točno tako, onda doktor koji utvrdi zdravstveno stanje radi kojeg vozač više nije sposoban upravljati vozilom jest dužan o tome upozoriti vozača. Da ga odvede na kavu? Da ga izvede negdje na pizzu ili da mu samo kaže, vi ne bi smjeli voziti i to upozorenje evidentirati u medicinskoj dokumentaciji dakle u liječničkom odnosno zdravstvenom kartonu pacijenta. I što se sad ovdje dogodilo? Doktor vas je upozorio, liječnik vas je upozorio, ne, apsolutno ne, zato što u 3. amandmanu piše, ako je vozač kojem je od strane liječnika izdano upozorenje o zdravstvenom stanju radi kojega privremeno nije sposoban sigurno upravljati vozilo zarez ne smije za to vrijeme upravljati vozilom u prometu na cesti. Dakle vama je oduzeta vozačka dozvola, to je ta patka o kojoj ja govorim. Ovo su sve amandmani koji su jako slatki, ali na kraju, drage vozačice i vozači, ako vama vaš liječnik kaže ne smijete voziti, vama je oduzeta vozačka dozvola. I onda pođite na cestu, sjednite u vozilo ispred doma zdravlja i neka vam na prvom križanju netko napenali odostraga i uz minimalnu štetu, ne dao Bože veće štete ili ozljede, doći ćete u osiguravajući zavod i reći, frajer me napenalio odostraga, oni će reći, dajte da vidimo papire, e ha, pa vi u liječničkom kartonu imate da niste smjeni voziti. Nema odgovornosti osiguravajućeg društva za nanešenu štetu na vašem vozilu, materijalnu ili ne daj Bože ozljedu vas ili nekog od suvozača u vašem vozilu. Ja sam, oprostite, ove amandmane upravo tako pročitao. Vozač kojem je, da ponovim, od strane liječnika izdano upozorenje o zdravstvenom stanju radi kojeg vozač privremeno nije sposoban sigurno upravljati vozilom, ne smije za to vrijeme upravljati vozilom u prometu na cesti, pa jesmo mi ludi? Je li to oduzimanje vozačke ili nije? Dajte mi recite. Je l' to kokoš? Šta je to, jarebica? Samo ne smijete voziti, ali inače imate vozačku dozvolu, samo ne smijete na cestu. Dakle sa svojom vozačkom dozvolom možete bez problema otići u lunapark, ali sredstvima javnog prijevoza ili biciklom. Sa svojom vozačkom dozvolom možete bez problema otići na more, ali Hrvatskim željeznicama, recimo, pod pretpostavkom naravno, da imate dovoljno vremena. I ne možemo se mi kao zastupnici nadati da će pravilnik biti dobar. Pravilnik u kojem se regulira nešto ovako ozbiljno, koja su to stanja zbog kojih će liječnik obiteljske medicine vozačici ili vozaču reći ne smijete upravljati vozilom? Mi ovdje nemamo apsolutno nikakvu spoznaju, da li je to postojeći pravilnik ili će se u međuvremenu u ministarstvu dakle potpuno izvan pogleda ljudi koji o tome trebaju odlučivati, a to su saborske zastupnice i saborski zastupnici, donijeti neki novi pravilnik u kojem će pisati osoba koja uzima farmakoterapiju uslijed psiholoških ili psihijatrijskih poremećaja, nalazi se pod obuhvatom ovih zakonskih odredbi.

Aha šta sad, čekajte onda, je li ja imam vozačku ili nemam? Ne, ne, ne, vi imate vozačku, samo ne smijete voziti. E pa tko mi to objasni, ja ga vodim na pizzu. Valjda, prije nego mi oduzmu vozačku. Sada je na redu Klub zastupnika socijaldemokrata i poštovana kolegica Sabljar-Dračevac, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Uvaženi državni tajniče sa suradnikom. Kolege i kolegice. Ja za razliku od kolege Dretara sam prilično zadovoljna sa ovim amandmanom. Ovaj amandman zbilja rješava problem i sve ono na što smo mi ukazivali i zbog toga smo naravno danas kada smo obrađivali amandmane povukli amandmane, osim jednoga. Nisam povukla amandman koji je vezano na to tko će snositi troškove. Smatram da nije korektno da pacijent koji je upućen na procjenu zbog zdravstvenog stanja drugostupanjskog tijela da on sam snosi troškove ako drugostupanjsko tijelo procijeni da on može voziti automobil. I dalje smatram i molim kolege zastupnike da glasaju za taj moj amandman da je potrebno da to ipak snosi država ako je prema pacijentu nanesena nepravda. Također bih još naglasila jedanput da smo mi u ime kluba Socijaldemokrata dali zaključak u kojem smo predložili treće čitanje ovog zakona tražeći solomonsko rješenje jer smo se našli u jednoj u jednom procjepu između razumijevanja odnosno MUP nikako nije moglo shvatiti na šta se bunimo, zbog čega se bunimo i uopće nisu na taj način vidjeli našu problematiku, problematiku i liječnika i pacijenata odnosno svih građana RH. Drago mi je da je to riješeno pa su Socijaldemokrati i povukli taj svoj amandman za treće čitanje. Smatramo da je važno da se ovaj zakon donese zato što on rješava neka druga pitanja, npr. pitanja romobila koji se moraju regulirati zakonom i zato će klub Socijaldemokrata podržati i ovaj amandman vlade, ali i cijeli zakon. Hvala. Idemo sada na Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, poštovana kolegica Kekin. Izvolite. Hvala vam. Poštovane zastupnice i zastupnici, predsjedavajući, tajniče. Dakle, prvo želim istaknuti da niste donijeli ovaj amandman zato što želite popraviti stvari nego zato što su vas prisilile udruge da ga donesete jer su vam doktori počeli kuvertirati otkaze jer je bio toliko sulud prijedlog da su doktori počeli kuvertirati otkaze pa ste to morali napraviti. Drugo što mislim da je važno za istaknuti, mi ćemo podržati amandman, ali prijedlog nećemo podržati jer uslijed toga što smo morali raspravljati čitavo vrijeme o tome da ne pretvarate doktore u policajce se nije uopće dovoljno glasno govorilo o tome što ove izmjene i dopune znače za druge oblike prometa koji nisu strogo motorna vozila. Dakle, ove izmjene iz zakona koje se odnose na regulaciju biciklističkog prometa su trebale ići u smjeru da povećaju sigurnost biciklista i da stimuliraju biciklistički promet, a one rade sve upravo suprotno. I udruge su vam i tu davale svoje prijedloge i sve ste ih redom odbacili. Dakle, ono što ste napravili je da ste učinili sve da biciklisti budu nesigurni i da svu odgovornost za moguće prometne prekršaje i ozljede prebacite na bicikliste. Dakle, ovaj zakon doslovno kaže da kad se biciklist vozi po zelenom valu i ima prednost da pređe neku poprečnu ulicu ako ga automobil koji skreće lijevo pokupi da se može reći da je biciklist kriv jer nije dovoljno pažljivo prelazio cestu preko koje ima prednost. Dakle, više ne postoji situacija nakon što se ovo usvoji u kojoj se može reći da je odgovoran vozač motornog vozila u svakoj situaciji se može reći da biciklist nije bio dovoljno pažljiv. Drugo, i dalje osim toga dakle osim toga i dalje propisujete načine ponašanja biciklista u situacijama gdje ne postoji adekvatna infrastruktura i vi time legalizirate situacije koje se ne bi trebale događati. Dakle, ako imamo biciklističku stazu koja staje i ne prelazi preko pješačkog prijelaza umjesto da to ne legalizirate vi kažete da se biciklist radi toga što nije označena biciklistička staza preko pješačkog prijelaza mora pretvarati u pješaka što se odnosi i na sve one tipa koji koriste bicikl odnosno neka pomoćna sredstva tricikle, oni koji voze na rukama itd. dakle ljude kojima je to potrebno za njihovo kretanje koji to čak ne biraju kao izbor i njih stavljate isto tako u tu situaciju. I o tome su vam govorili dakle to je fakat suludo. Sve izmjene i dopune idu u smjeru umanjivanja prava i sigurnosti i daljnje diskriminacije biciklista koja već postoji što može samo destimulirat građane da bicikle koriste. I to govorimo u situaciji u kojoj cijeli zapadni svijet ide na to da biciklisti imaju apsolutnu prednost jer je to održivo, jer je ekološkim jer je zdravo, jer umanjuje zagađenje, jer ne koristi energente, jer je jeftinije. Samo mi idemo nazad i dalje idemo isključivo na ruku motornim vozilima u čiji se komfor i u čiju se protočnost uopće ne zadire. I zaista nije jasno u ovom trenutku u vremenu u ovom specifičnom gdje ono svaki utorak slušamo koliko je benzin, zašto vi i dalje stimulirate najneodrživiji, najskuplji oblik prometa? Izvolite. Hvala predsjedniče sabora. Eto, lijepo je uopće pričati pred ovolko ljudi, neću komentirati one koji su bili ispred mene osim kolege Dretara. Kolega Dretar kad bi glumci bili članovi povjerenstva ovog liječničkog onda bi sigurno po vama to bilo puno kvalitetnije. Dakle, pravilnik je dat u ruke medicinarima koji će odlučiti o tome što će tamo pisati. A dozvolite mi svejedno na početku ukratko sumiram izmjene i dopune za koje ćemo danas glasati. Izmjenama će se regulirati sudjelovanje u prometu osobnih prijevoznih sredstava kao što su npr. električni romobili, omogućit će se i urediti njihovo sudjelovanje u prometu na cestama, uredit će se pravo i način korištenja površina po kojima se mogu kretati, uredit će se pravila glede vozača navedenih vozila, omogući će se sankcioniranje vozača koji parkiraju vozila na predviđenim mjestima namijenjenim za punjenje električnih vozila, uređuju se odredbe glede koridora za prolazak vozila hitnih službi, uređuje se nadzor nad kutijama prve pomoći u vozilu, smanjuje se administrativno i financijsko opterećenje kako vozača, tako liječnika i policijskih uprava koje se odnose na liječničke preglede zbog privremenog zdravstvenog stanja vozača. I ujednačavaju se sankcije prema svim vozačima jednako bez obzira na državu izdavanja vozačke dozvole. Sve predložene izmjene predstavljaju veliku korist koja će se utvrditi njihovom primjenom u daljnjem razdoblju, a naročito glede upotrebe novih tehnologija i prisutnosti novih oblika prijevoznih sredstava u prometu. Bitnu stavku predstavljaju zaštita zdravlja i života sudionika u prometu kako pješaka, tako i ostalih koja će se povećati ovim izmjenama zakonskih odredbi. Tijekom rasprave u ovom Visokom domu kako na odborima, tako i na sjednicama Sabora u dva čitanja liječnička struka je ukazivala na potrebu izmjene i dopune u člancima 37. i 233. što je u predloženim amandmanima Vlade i prihvaćeno, te će usvajanjem amandmana liječnici imati obavezu privremenu nesposobnost upisati u medicinsku dokumentaciju i upozoriti pacijenta da mu je takva odredba upisana i da za to vrijeme ne smije upravljati motornim vozilom. Očekujemo da će se pacijenti odgovorno ponašati i da za to vrijeme neće upravljati motornim vozilom. Ukoliko liječnik ne upiše upozorenje u medicinsku dokumentaciju predviđena je prekršajna odredba jednako kao i za vozača ako se te odredbe liječnika ne bude pridržavao. Po isteku roka o privremenoj nesposobnosti vozači se neće upućivati na ponovni liječnički pregled. Ove odredbe iz amandmana stupit će na snagu tek kada bude donesen Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača koje Ministarstvo zdravstva, struka treba donijeti unutar godine dana. Zahvaljujem se Vladi Republike Hrvatske što je saslušala struku, svim liječnicima u Saboru kao i udrugama u zdravstvu, te je zajednički postignut konsenzus koji omogućava preventivno djelovanje u zaštiti ljudskih života u prometu. To je izrazito važno. Zahvaljujem. Pozivam dakle zastupnice i zastupnike da zauzmu svoja mjesta kako bismo išli glasovati, ali prije toga imamo povredu Poslovnika, kolega Mlinarić izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. 238. povreda Poslovnika vrijeđanje saborskih zastupnika. Kolegica je nazvala kolegu Dretara glumcem što on nije. Mislim da je u ovoj sabornici stvarno dosta je više vrijeđanja i žena što se vrijeđalo ovih dana da je toga dosta, a kolegici Bujević pošto je ona takva doktorica podsjetio bih je samo kad je rekla na početku pandemije da ne trebaju maske, jer maske ničemu ne koriste. Toliko o vašem kakva ste vi doktorica i što ste vi. Kolega Mlinarić samo malo, dajte molim vas. Dobivate opomenu, nije bila povreda Poslovnika niti je nazvala kolegica Grba Bujević kolegu Dretara glumcem, nego je rekla da ne mogu biti glumci u povjerenstvu, nego liječnici. To je bilo to. Ne znam zašto ste to. … [[Upadica sa strane, ne čuje se.]] Pa dobro hajde, dobivate opomenu. Kolegice Grba-Bujević. Hvala predsjedniče Sabora. 238. ako otvorite stranicu sada Sabora RH na stranici gospodina Dretara piše pod zanimanjem glumac. Što sam ja onda trebala drugo reći. Onda se i ja ispričavam. Pa mogli ste upozoriti da piše glumac! To je kad ideš pomoć gdje ne znaš. Dobro. Idemo sada glasovati o amandmanima Vlade. Dakle tko je za prvi amandman Vlade odnosno glasujmo o prvom amandmanu.

Jednoglasno 102 glasa za. Prihvaćen amandman. Amandman broj 2. isto tako Vlade. Glasujmo.

Amandman broj tri isto tako prijedlog Vlade. 105 za.